Děkuji, pane předsedající. Jsem poměrně překvapen přístupem poslanců hnutí ANO. Seznámím vás zhruba s tím, o co jde. Celou interpelaci načítat nebudu, protože je dostupná v systému. Jde o to, že pan Karel Kraina se osobně potkal s panem premiérem Andrejem Babišem na jednom z volebních mítinků v rámci Moravskoslezského kraje a panem premiérem mu bylo osobně přislíbeno, že pokud hnutí ANO vyhraje volby, on se stane premiérem, tak zařídí anebo zajistí panu Krainovi schůzku s ministrem nebo ministryní spravedlnosti ve věci obnovení jeho trestního řízení, ve kterém byl podle jeho názoru, podle názoru pana Krainy, nespravedlivě odsouzen poté, co byl napaden skupinou sociálně nepřizpůsobivých spoluobčanů, a z toho napadení přes všechny předložené důkazy vyšel jako viník.

Tímto bych zřejmě svou interpelaci ukončil. Děkuji. Omlouvá se nám pan poslanec...

A nyní tedy, pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, tak já rozpravu k tomuto bodu končím. Návrh usnesení pan poslanec nenavrhuje, takže se již nebudeme touto interpelací dále zabývat. Pan předseda Michálek s přednostním právem? Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já považuji opravdu za nedůstojné této komory, že pokud premiér je omluven a není tady přítomen, tak na interpelaci poslance není žádným způsobem odpovězeno. Já si myslím, že bychom měli dát možnost, aby tato věc byla projednána, až bude premiér přítomen, a myslím si, že tímto způsobem by většina v Poslanecké sněmovně neměla zneužívat svoji hlasovací většinu, kterou má, a znemožnit, aby opoziční poslanci tady projednávali body jenom kvůli tomu, že jejich premiér se nedostavil na jednání Poslanecké sněmovny.

Děkuji. Budeme pokračovat.

Dobré dopoledne, vážené paní a pánové, členové vlády, budeme pokračovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Pan ministr vnitra není přítomen, ale dovolte mi, abych vás alespoň ve zkratce seznámil, než požádám o přerušení, o co mi v interpelaci jedné, a já jsem podal ještě hned interpelaci druhou a v mezičase jsem i včera obdržel odpověď, o co mi jde. Policie ČR, resp. Ministerstvo vnitra prostřednictvím své organizace Zařízení služeb Ministerstva vnitra provozuje lázeňské doby po České republice.

Podle odpovědi pana ministra má na tento druh rehabilitace nárok 28 tisíc lidí ročně, ale kapacita v lázeňských domech je pouze 8,5 tisíce, nebo něco přes 8 tisíc.

Kapacita lůžek 91 atd. Ministerstvo vnitra se rozhodlo o tomto objektu říct, že je pro ně nepotřebný, protože by museli investovat paní ministryně financí, zkuste si poslechnout 300 milionů korun! Ale vzhledem k tomu, že mají ušetřit 3 % lidí podle nařízení vlády, tak se rozhodli všem rozdat výpovědi a ten objekt prohlásit za nepotřebný. Policisté už dneska, a ti, kteří tam jezdí, dokonce vědí, kdo by měl být ten, kdo ten objekt převezme, a rozhodli se, že prostě ten objekt nepotřebují.

To rozhodnutí bylo poměrně rychlé, protože ještě v loňském roce i v letošním roce probíhaly přípravy na rekonstrukci toho objektu.

Vše ještě na začátku roku probíhalo, připravovalo se na rekonstrukci atd.